Další záležitost, kterou chci zmínit z našeho programového prohlášení, je novelizace krizového řízení, revize typových plánů, analýza současných hrozeb, příprava na konkrétní krizové situace a posílení funkce ústředního krizového štábu, příprava na konkrétní situace. Kdo z nás napříč spektrem starostoval, tak ví, že když přišly povodně, tak jsme sáhli do našich pracovních stolů a vyndali jsme možná trochu zaprášené povodňové plány a podle nich jsme byli schopni manažovat průběh veškerých opatření ve městě.

Co se týká posílení funkce Ústředního krizového štábu, na tom už jsme začali pracovat. My jsme odstranili duplicity v systému, zrušili jsme Vládní radu pro zdravotní rizika.

My chceme jednoduché, zákonem dané schéma, kde Ústřední krizový štáb se svými poradními orgány, kam mimochodem teď patří i centrální řídící tým ten byl v jiné struktuře, teď je to pracovní skupina Ústředního krizového štábu tak jsme zjednodušili ten systém. To byl první krok.

Další věc, která tady možná ještě vůbec nezazněla, jsou i věci, které nikdo nezmínil, byť jenom okrajově dopoledne možná pan předseda Okamura. My jsme jasně dali do našeho programového prohlášení, do oblasti bezpečnosti, že řešení migračních krizí určitě nepůjde cestou povinných kvót. To bych tady také rád zdůraznil, protože to je součást programového prohlášení, naší kapitoly o bezpečnosti. Co se policie týče, všichni na bezpečnostním výboru víme, že reforma specializovaných policejních pracovišť byla jakousi paní Columbovou. Hodně se o ní na bezpečnostním výboru mluvilo a nikdo jsme nikdy tu reformu neviděli.

Ale tu reformu jsem ani jako člen bezpečnostního výboru nikdy neviděl. Všichni cítíme, že bezpečnostní hrozby, které tady jsou, ať už je to kyberkriminalita, ať už je to terorismus, vyžadují určitě specializovaný přístup a v rámci této reformy bychom se neměli bavit o žádném politickém zadání, že se nějaká specializovaná pracoviště budou někam přesouvat, aby na ně někdo měl nějaký vliv. To je doufejme minulost, co se policie týče.

Samozřejmě oblast bezpečnosti takhle vnímám. Potřebujeme všichni se cítit bezpečně a naše programové prohlášení jednoznačně stanovilo takové cíle, aby vnější i vnitřní bezpečnost České republiky byly pro všechny naše občany zabezpečeny. Budeme na to klást obrovitánskou prioritu. To je normální, to ke každé vládě patří. Ale bezpečnost všichni tímto způsobem chápeme a já bych Ministerstvo vnitra nechtěl vnímat jako ministerstvo nějaká represe, jako ministerstvo, které je vnímáno jako jakési policejní ministerstvo, byť policie je základní organizací, která pod něj patří, ale já chci, aby bylo vnímáno jako ministerstvo bezpečí, to znamená ministerstvo těch, kteří nás chrání, kteří nám pomáhají, ale i jako ministerstvo přívětivé státní rychlé digitalizované správy. A to všechno v našem programovém prohlášení najdete. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. První s přednostním právem poprosím paní předsedkyni hnutí ANO paní Alenu Schillerovou. Paní předsedkyně, máte slovo.

Já si pamatuji debatu, když se přijímal tento zákon.

Věřím, že opozice bude do těchto debat přizvána, protože ten zákon by tu neměl být na jedno použití, to znamená jedno volební období, bez ohledu na to, jak je dlouhé.

Na to bych chtěla upozornit, že to by mohlo být také považováno za ohrožení bezpečnosti, protože to nastavovaly odborné týmy těchto resortů. Vůbec bych si nedovolila do toho nějak mluvit. To by bylo velmi špatně. Paní předsedkyně, já se omlouvám, přeruším vás a poprosím o klid v jednacím sále.

Ale ještě pozor.